Já se v podrobné rozpravě pouze odkážu na již přednesené usnesení a požádám Poslaneckou sněmovnu, abychom o usnesení hlasovali jako celku, nikoliv po jednotlivých bodech, pokud proti tomu nebude námitek. Také děkuji a nyní končím podrobnou rozpravu.

A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jej přednesla paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Všechny vás odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami, a vyčkáme, až se náš počet přítomných ustálí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Také mohu konstatovat, že návrh usnesení byl přijat. Omlouvám se, ještě zde máme žádost o kontrolu hlasování.

Prosím, pane poslanče. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Mohu tedy konstatovat, že návrh usnesení byl přijat. Děkuji vám všem za účast.